Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Víta Rakušana. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů...?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 61. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Kateřinu Valachovou a Víta Rakušana. Vzhledem k tomu, že nejsme přítomni v plném počtu, konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Grémium navrhuje pouze jednu drobnou změnu, zařadit nový bod, sněmovní dokument 6190 časový harmonogram státního rozpočtu na rok 2021.

Poté jsem tady měl na stole písemnou přihlášku pana předsedy Jurečky a z místa se hlásil pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o zaměstnanosti, který se týká tzv. kurzarbeitu. Děkuji, pane předsedo. Označení známé z Německa se vžilo i u nás, přestože o kopii toho německého nejde a jít nemůže. Dovolte tedy, abych se nyní tady zamyslela nad nejen samotným návrhem, ale i nad okolnostmi jeho vzniku a některými dalšími souvislostmi.

Situaci komplikovala nejen nejistota, kterou přinesla pandemie, ale také rozdílná očekávání jednotlivých účastníků.

Vláda tedy reaguje na poptávku po řešení pro situaci, kdy zaměstnavatelé nemohou svým zaměstnancům dočasně přidělovat práci v plném rozsahu, ať už v důsledku překážek v práci způsobených zásahem vyšší moci, z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo kvůli omezení poptávky po jimi poskytovaných službách, přičemž příčiny omezení svým charakterem přesahují běžná podnikatelská rizika a situaci nelze s využitím běžných manažerských nástrojů či jiných možností Máteli něco k projednání, běžte do předsálí a umožněte vystoupení paní ministryně. Děkuji. A nelze je využít s využitím běžných manažerských nástrojů či jiných možností podpory zaměstnanosti a podnikání. Letošní situace není zcela nová.

Už v té době zaznívaly hlasy, že by bylo dobré mít podobný nástroj, který mají naši sousedé v Německu nebo Rakousku.

Německý ani rakouský model však nelze do našich podmínek jednoduše přenést.

Tím je příspěvek v době částečné nezaměstnanosti. Já vás opravdu prosím o klid. Potřebujete telefonovat, běžte ven!

Další firmy omezily či zastavily svůj provoz z nejrůznějších důvodů samy. Přitom se ukázalo, že příspěvek v době částečné zaměstnanosti nedokáže naplnit potřeby zaměstnavatelů.

Podobně reagovaly i vlády z ostatních zemí. Na situaci, která nastala, nebyl připraven nikdo. Věděli jsme od počátku, že i naše programy Antiviru, jsou dočasné, mají překlenout nejhorší období karantén a poté je potřeba se vrátit k podpoře ekonomické aktivity.